Nevím, jestli se tam tato problematika objevila. Paní zpravodajka to ve své zpravodajské zprávě nezmiňovala, tak určitě budu, pane ministře, rád, když se k tomu dostaneme. Já se musím přiznat, že ten princip považuji za minimálně velmi diskutabilní, a to bych řekl, že je poněkud eufemistické slovo.

Že ta vládní restrikce, zrušení velkých letních akcí je postihne naprosto dramaticky, a to vlastně už v době, kdy právě pořadatelé těchto festivalů, buduli teď mluvit v dikci, kterou jste použil vy, vynaložili už nemalé finanční prostředky.